A je to významně ta role IPRu a vlastně CityDealu a je to spíše statusová věc, protože mě třeba nedokázal někdo tak úplně vysvětlit, v čem se výrazně zrychlí, když pořizování územního plánu nebude dělat v přenesené působnosti tento, ale bude to dělat člověk pod zastupitelstvem. To mi nikdo výrazně nevysvětlil.

Já si myslím, a je důležité to říci, každý, kdo vstupuje do procesu stavebního řízení město, občan, stavebník, developer, úředník, ministerstvo libovolné, které chrání nějaký veřejný zájem má nějaký legitimní požadavek na výsledný produkt a zde děkuju panu poslanci Ivanu Adamcovi, prostřednictvím pana předsedajícího a ten uplatňuje v rámci té dohody. V tuto chvíli je to nějaký konsenzus.

To si myslím, že je důležitá zpráva i pro municipality, které mají tento legitimní zájem, i pro různé svazy. Architekti chtějí toto, inženýři, technici vám řeknou: To jste se zbláznili, mít různé stavební předpisy na úrovni těchto měst. Snažíme se najít kompromis, který bude sedět na největší míru staveb a řešení pro jednotlivá města. A já zase respektuji, že Sněmovna je suverén, neboť kdybych se rozhodl opravovat ty věci, již jednou Sněmovnou schválené uznání vlastních stavebních předpisů v Praze, Brně a Ostravě by Ministerstvo pro místní rozvoj jako nesystémové řešení navrhlo zrušit, což jsem neučinil, což si myslím ani v tom návrhu jsme s tím nepočítali což si myslím, že je dobrá cesta.

Děkuji, pane ministře.

Takže není to pravda.

Můžeme se na to připravit nějakým způsobem, i ti úředníci.

Jenom k panu ministrovi.

A opět nabízím spolupráci opozice. Prosím. Děkuji panu ministrovi, že reaguje.

A já jsem dostal za úkol tady to územní plánování prostě vyzdvihnout, protože to se netýká jenom Prahy, ale všech větších měst nebo velkých měst. Jinými slovy, to není jenom moje stanovisko, že bych tady osobně jenom já si to myslel, ale je to skutečně názor vedení města, ve kterém výraznou roli hraje Pirátská strana.

Také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Liška, připraví se pan poslanec Richard Brabec. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si zde krátce vystoupit ohledně dvou pozměňovacích návrhů, které jsme předložili spolu s kolegyní Michaelou Opltovou.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Až bude podrobná rozprava, tak vás požádám, abyste načetl čísla těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, chtěl jsem říct, pane ministře... Takže pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem si to připravil na pěknou hodinu, ale když to tady tak vidím, jak se to vyvíjí, tak ta práce asi přijde vniveč, panu poslanci Adamcovi nic neuvízne. Říkal, že doufá, že... Jasně, jasně.

To je myšlenka, kterou si uchovám, a takto s ní budu v dalších vystoupeních pracovat. Myslím, že to je k tomuto vystoupení.

Ministerstvo životního prostředí s ní vlastně přišlo už před zhruba třemi lety, protože tehdy právě v rámci diskuse o novém stavebním zákonu jsme diskutovali to, jakým způsobem agendy, které jsou pod těmi mnoha razítky, ještě stále bychom mohli vtěsnat do razítka jednoho.